A poslední poznámka.

Čili tolik ještě jednou závěrem té diskuse stručné stanovisko. Děkuji. Do rozpravy je dále přihlášen pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji pěkně.

Prosím pěkně, ještě jednou. Vím, že marně, ale chci, aby to zaznělo. Mluvíme o pojistném systému.

Pojišťuji se, ale doufám, že se mi nestane.

Kdy se tady dozvím, že prostě budeme muset přispívat na boty, protože lidi, kteří si potřebují koupit boty, se dostanou do velmi obtížné sociální situace?

Naopak, budeteli se takto chovat, tak v dohledné době dostanete do závažné situace všechny ty, kteří budou chtít být zabezpečeni dlouhodobě ve vážném problému. To je prostě ta vyváženost té spoluúčasti, té osobní odpovědnosti a toho systému, do kterého jsem pojišťován. Vím, že mluvím úplně marně. Vím, že mluvím úplně zbytečně.

Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Bláha. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, jenom v krátkosti opravdu vás chci seznámit s tím, jak jsou zaměstnanci placeni v době nemocenské.

Takže to je možná i odpověď, proč někteří zaměstnanci nebo někteří lidé marodí dlouhodobě, protože ve výsledku dostanou do své kapsy daleko víc, než kdyby šli do práce. Navíc nemusí platit peníze za dopravu, mají levnější stravu a jsou v pohodě. Takže jenom abyste věděli, že vlastně my jsme možná dál než v Německu, protože platíme těm zaměstnancům ještě víc, než kdyby chodili do práce. Děkuji za pozornost. Děkuji. Reagovat bude faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím.

Tam se jaksi ukázalo a osvědčilo, že ty 3 dny karenční doby je ideální, nebo optimální, ideální neexistuje v tomto případě, ale je optimální řešení, které si prostě určitá část této Sněmovny vzala jako politický fetiš, a jako politický fetiš ho tady prosazuje. Kolegové, kteří tady sedí proti mně, vědí, že mám pravdu. Nikdy by se neodhodlali pro něco takového zvednout ruku. Ta budoucnost je zajímá daleko méně. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, takže rozpravu končím. Na řadě jsou závěrečná slova. Má zájem? Ano, paní navrhovatelka. Její závěrečné slovo. Prosím. Děkuji všem poslancům a poslankyním za proběhlou rozpravu za předkladatele. Samozřejmě vás za předkladatele žádám, obnovme nemocenskou od prvního dne nemoci. Přestaňme trestat nemocné za nemoc. A skutečně jsme přesvědčeni jako předkladatelé, že důstojnost lidí v nemoci není fetiš.

Návrh, který předkládáme, se blíží nejvyššímu kompromisu, který byli schopni zaměstnanci a zaměstnavatelé v roce 2016 dosáhnout. Návrh, který předložil pan předseda Stanjura, protože dlužím mu odpověď, byl projednáván v rámci sociálního dialogu, ovšem přísnější, než předkládá on. Ještě přísnější, protože počítal se znovuobnovením placení pojištění zaměstnancem. Kompenzace zaměstnavatelům jsou podle předkladatelů dostatečné. A už jsem v obecné rozpravě popisovala, jak to je nebo není, podle nás, je to náš názor, samozřejmě, nás předkladatelů, s kompenzacemi, které vznikly už v roce 2008 při změně v systému. Dámy a pánové, děkuji vám za věcnou debatu, která byla vedena na plénu této Sněmovny. A prosím za předkladatele, obnovme placení nemocenské od prvního dne. Je to otázka důstojnosti.